Já nevím. V Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Téměř to nechci ani říct. Takže já pevně věřím, že to tak není.

Takže je s podivem, že místo toho, aby Brusel řešil vztah vůči České republice, který řešil v prosinci 2018.

Interní dokument, nějaký, pro někoho, nevím, proč unikl. Takže já se divím, že místo toho, aby Brusel řešil vztah vůči České republice, tak řeší, jestli já jsem konal v souladu s českým zákonem. Přitom jsem to celé udělal proto, abych dodržel český zákon, který jste přece přijal jen kvůli mně. A na ústavní stížnost zatím nikdo nereaguje. Firma Agrofert, já jsem vložil do fondu na základě toho, že mně česká legislativa řekla, že pokud chci být v politice a tady hlavně jde o to, abych nebyl v té politice, proto se děje, co se děje, nesmím tuto firmu vlastnit ani ovládat.

Celé to stojí na absurdní konstrukci, kterou si vymyslel nebo opsal nějaký evropský úředník, který prosím pěkně vykládá náš český zákon. Takže Brusel nám vykládá naše zákony a sám přitom úplně vylučuje uplatnění evropské úpravy střetu zájmů.

Evropští úředníci jsou tu od toho, aby na místo evropské legislativy vykládali české zákony?

A je to navíc ještě v rozporu se základními právními konstrukcemi, na nichž česká úprava stojí.

Takže hraje se hra. Můžu ubezpečit všechny komentátory, že jsme pravidelně v kontaktu s premiéry.

Že jsem prý ve střetu zájmů a ovlivňuji rozhodování o evropských dotacích.

Po velmi předběžném prozkoumání dokumentů, které se objevily v médiích, však můžeme už nyní konstatovat, že lze jen těžko uvěřit, že zveřejněné dokumenty jsou opravdu oficiálním výsledkem několikaměsíční práce auditorů Evropské komise.

Včera zase večer to jelo. A proč tam nebylo stanovisko? Proč nepočkají na stanovisko českých úředníků?

Kvůli komu jsme vraceli.

A samozřejmě asi si myslí, že to je jejich práce. A samozřejmě jsem rád, že to nefunguje, protože lidi si můžou zjistit ty informace a zjistí, že to není pravda. V dotační politice neexistuje žádný systém Babiš, jak se pan Ondráčka ze zkorumpované neziskovky snaží mylně tvrdit.

A premiér ani nemůže. A nikdy bych takovou věc neudělal. Nikdy jsem to neudělal. To, že to poškozuje moji firmu, bývalou, a moji rodinu, to asi nikomu nevadí.

Všichni budou stíháni. No, bylo by dobré, kdyby pan nejvyšší státní zástupce se podíval na těch 35 miliard, které naše tradiční strany tady prošustrovaly, 35 miliard.

Já bych si nikdy nedovolil ovlivňovat jediné rozhodnutí, které by se dělo ve prospěch moji firmy, bývalé.